Je mylné se domnívat, že takto radikální forma regulace a fiskální prohibice v jednom přinese kýžený efekt, a to zamezení nelegálního podnikání, efektivní a progresivní výběr daní a v neposlední řadě vyřešení patologických závislostí. Zákony v sobě nesou sice i řadu pozitivních řešení, to je nutno říci a přiznat, proč ne, nicméně jejich nesourodost a nekompaktnost budou vyžadovat ještě řadu legislativních úprav.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji za pozornost.